Návrh jednoznačným způsobem zamezí nesprávné interpretaci uvedených ustanovení o nemožnosti vyvlastnění práva věcného břemene pro účely umístění a provozování stavby energetické infrastruktury v případech, kdy je stavba na cizí nemovité věci již prováděna či na ní již existuje, a aniž by dotčený provozovatel či vlastník dotčené stavby energetické infrastruktury zřízení věcného břemene sám nezmařil. Jedná se tedy o stavby, které slouží k dodávkám základních energetických médií elektřina, plyn, teplo veřejnosti, a tak je třeba vnímat jejich strategický charakter. Přestože v současné době znění uvedených ustanovení vyvlastnění práv pro zřizovanou či existující stavbu nevylučují, je v zájmu právní jistoty stavebníka takové stavby nebo provozovatele příslušné energetické infrastruktury veřejnosti, která je takovou stavbou dotčena, jednoznačně potvrdit správný výklad a dosavadní praxi.

Jde například o situace, kdy dojde k zániku smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene či nemožnosti plnění takového budoucího závazku, odvolání předchozího souhlasu vlastníka nemovité věci, zániku nájemní smlouvy apod.

Já vám také děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Víte, že povolovací procesy v České republice, zejména jejich délka, jsou velice dlouhé, jsou nepředvídatelné, a to velice komplikuje život investorům jak českým, tak zahraničním, zejména v hightech technologiích, kde se poměrně složitě tyto věci prosazují. Tam mají všichni dostatečný prostor.

Já vám také děkuji. Přeji dobrý večer. Já bych chtěl v úvodu poděkovat paní docentce Putnové, která celkem zřetelně řekla některé věci, které jsem zapomněl.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Velice stručně. Jeden pozměňující návrh se týká § 87 a je to zahájení územního řízení, pokud se týká akce více obcí, aby bylo možno využít vyhlášku podle správního řádu, a je to dalších paragrafů. Myslím, že by to mohlo najít shodu.

Myslím si, že to je návrh, který má šanci projít. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Adámek, připraví se pan poslanec Kudela. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Děkuji.